Děkuji za slovo, pane předsedající.

Děkuji za slovo. Ano, děkuji. Děkuji, pane předsedající.

Děkuji. Dalším z přihlášených do podrobné rozpravy je pan poslanec Kolovratník, který není, tak pokračujeme, a dalším přihlášeným je pan poslanec Jiří Mašek.

Máte slovo. Děkuji, pane místopředsedo.

Všechny ty návrhy jsou podrobně zdůvodněny v důvodové zprávě. Děkuji a do podrobné rozpravy se hlásí ještě pan poslanec Kolovratník. Děkuji moc a omlouvám se za své zpoždění způsobené hygienickou pauzou. Podcenil jsem rychlost rozpravy u tohoto bodu. Takže děkuji, pane předsedající, za to, že jsem to stihl, a já se v podrobné rozpravě hlásím ke dvěma pozměňovacím návrhům.

I na to míří k tomu, aby tedy už nebyl ten velký a malý technický průkaz, tak tady chci, prostřednictvím pana předsedajícího, i k panu předkladateli pozměňovacího návrhu, který vím, že spolupracoval s Ministerstvem dopravy, poslat pozitivní vzkaz, že tohle vnímáme jako zástupci opozice velmi kladně, že podpoříme ten návrh a míří dobrým směrem, právě pro zjednodušení agend. Takže je to byť už je podrobná rozprava tak navazuji na to, co bych měl vlastně říci v té obecné. Jenom krátký úvod. A druhý můj pozměňovací návrh, právě tady ten navazuje, pokud bude přijat, tak já tam ještě doplňuji nebo navrhuji takové rozšíření, aby, pokud dojde ke změnám údajů u majitele vozidla, ať už je to u fyzické osoby, nebo u právnické podnikající osoby, tak pokud to jsou údaje, které už se objevují v jiných registrech státu, v těch základních registrech, tak navrhuji povinnost, aby se právě do registru vozidel propsaly de facto automaticky, aby výměna informací státních agend to je to, k čemu směřujeme myslím tady všichni napříč politickým spektrem, aby k tomu propsání došlo řekněme automatickým způsobem a aby ten, který tu změnu provedl nebo kterého se týká, aby nemusel fyzicky se dostavovat na dopravní správní úřad, sám ji znovu diktovat a sám ji znovu ohlašovat.

Děkuji za pozornost.

A končím současně i druhé čtení tohoto návrhu. Děkuji.